Dobrá. Prosím, pane ministře.

Ta čísla, která jsou pro mě zásadní a která jsou v programovém prohlášení vlády, jsou tři. Dvě z nich už jsem tady jmenoval. Ještě je nutno dodat, co je to ta průměrná mzda.

Takže neberme pak prosincové nebo zářijové číslo, skutečně budeme brát červnové číslo.

Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k další interpelaci paní poslankyně Jany Berkovcové.

Děkuji.

Pokud ano, jaké jsou kroky a konkrétní termíny k jejich řešení?

Děkuji vám za odpověď. Také děkuji. Pan ministr je řádně omluven a opět obdržíte odpověď v rámci lhůty 30 dnů. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, není jistě třeba připomínat vysokou potřebnost sociálních služeb, které poskytují někdy až životně důležité služby nejohroženějším skupinám obyvatel. V současné době ale poskytovatelé sociálních služeb zažívají obrovskou nejistotu v oblasti svého financování pro rok 2022.

Takto ponížené poskytnuté dotace by pro některé poskytovatele byly v této složité situaci prakticky likvidační. Také Národní rada osob se zdravotním postižením považuje současnou situaci za velmi dramatickou a upozorňuje, že nedojdeli k dofinancování sociálních služeb, a to nejen na loňskou úroveň, může hrozit i kolaps části systému.

Děkuji za vaši interpelaci. Odpověď určitě nebude případná, ale jisto jistá. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Poprvé se pan ministr omluvil a já jsem to nechtěl nechávat na písemnou odpověď, tak jsem se také omluvil. Podruhé jsem to stáhl a změnil jsem pořadí, takže jsem stáhl interpelaci.

Institut hromadného řízení a hromadných žalob je podle mě zásadní věc v oblasti ochrany spotřebitele a tato vláda se zavázala, že bude dbát a bude přijímat takové normy připomínám, třeba tady bude insolvenční novela které zlepší postavení spotřebitelů. Tady ve Sněmovně byl vládní návrh, který se týkal hromadných žalob, a ten byl pozměněn po celou dobu, jak se vytvářel, tak, aby to zamezilo šikanózním žalobám, což je obava některých subjektů a politiků.

Děkuji za dodržení času.

Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, kolegové poslanci, já bych měl několik dotazů na pana ministra.

Dále bych se chtěl zeptat protože to přímo zaznělo i v médiích že snad vláda uvažuje o tom, že by se měl nějakým způsobem rozdělit ČEZ. Tak nevím, jestli na nějakou ziskovou část a neziskovou část, nebo nevím, jak to vláda myslí?